Nyní se tedy táži navrhovatele, zdali má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Máte zájem, tak prosím.

Včera bylo usnesení Studentské komory k projednávání novely zákona o státních svátcích. Studentská komora apeluje na členy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, aby podpořili přijetí návrhu na přejmenování státního svátku 17. listopadu, který by navrátil do českých kalendářů Mezinárodní den studentstva. Tento jediný den skutečně mezinárodního významu s českými kořeny se připomíná po celém světě.

Studentská komora Rady vysokých škol důrazně odmítá označování Mezinárodního dne studentstva za komunistický svátek.

Tolik usnesení Studentské komory.

Já mám čtyři děti, z nichž tři studují.